V návrhu je uvedeno, že od roku 2017 by se nesměly nové farmy již zakládat a do konce dalšího roku by měly ukončit činnost podniky stávající, jak zde také již řekl pan zpravodaj.

A naše veřejnost si tuto normu většinově přeje.

Dámy a pánové, často slýcháme z tohoto místa traktáty o lidské svobodě. Zejména nás často edukují kolegové z pravé části politického spektra.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, argumentů pro podporu návrhu této normy je nepochybně mnohem více. Na závěr bych si vás dovolil ještě obeznámit s některými mýty, které jsou uvedeny např. v dopisech poslancům, například od předsedy základní organizace chovu kožešinových zvířat Českého svazu chovatelů a majitele firmy Norek s. r. o. Dovolím si zmínit alespoň tři hlavní mýty.

Za třetí: Poslední mýtus, který jsem si vybral, je ten, že máme důvody se prý domnívat, že velká část poslanců podepsaných pod zprávou byla vystavena tlaku a jednostranným nepravdivým informacím ze strany lobbistických aktivit veganských organizací, přičemž poslanci neměli možnost vytvořit si kvalifikovaný a vyvážený názor.

Cituji: V blízké době budete rozhodovat o návrhu zákona, který má v České republice po vzoru některých dalších evropských zemí zakázat tzv. kožešinové farmy. Do diskuse o této problematice bychom rádi přispěli odborným pohledem na vhodnost podmínek, které současně kožešinové farmy zvířatům poskytují.

Těžko se však můžeme vyhnout hodnocení přínosu kožešinových farem v konfrontaci se závažnými odbornými námitkami, které lze z hlediska ochrany zvířat proti jejich faktické podobě vznést. Ochrana zvířat je dnes již široce uznávaným veřejným zájmem a to bych i já osobně zdůraznil. A každou odůvodněnou obavu z možného vlivu lidské aktivity na utrpení zvířat lze tím méně přehlížet, čímž zbytečnější se tato aktivita pro lidské potřeby společnosti jeví býti. V dnešní době však představují pouhou módní nadstavbu. A teď závěr, a ten je velice důležitý.

Takže dámy a pánové, doufám, že jsem vás zbytečně moc nenudil.

Proto vás prosím o podporu tohoto zákona. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji panu poslanci Valentovi. Určitě vás nenudil, protože vyvolal čtyři faktické poznámky. Následuje tedy řádná přihláška kolegy Kolovratníka, ale ten také počká, jako čekal kolega Valenta. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, zákon na ochranu zvířat proti týrání já plně respektuji, potřebujeme ho. A mějme na paměti všechna zvířata, nejenom chov kožešinových zvířat.

Já jsem dala do systému zákon o těchto porážkách a tam se teprve mluví o týrání. Takže mějme na paměti všechno, pokud se to tady tohoto zákona týká.